Děkuji, paní poslankyně. Připraví se paní poslankyně Pastuchová. První faktickou poznámku má pan ministr Válek, kterého nevidím v sále. Tak paní poslankyně Adámková. Děkuji pane místopředsedo.

A opět je potřeba tam naopak ještě tedy navýšit finance domnívám se opět, že to nebude možné protože se ukázalo zejména ze Španělska, že jestliže řádně poléčili hepatitidu C ve věznicích, tak poté ti vězni již, co přicházeli do terénu, nebyli tedy zdroje infekce.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře, uvedené opatření bude mít dopad na systém veřejného pojištění především jako na celek. Snížení vyměřovacího základu pro státní pojištěnce a argumentace přebytky zdravotních pojišťoven na běžných účtech je zcela účelové zkreslování situace. V době zásadního nárůstu cen energií, zdravotnického materiálu, potravin a dalších by bylo namístě naopak navýšit úhrady zdravotnickým zařízením. Zatímco všechna navýšení úhrad za působení minulé vlády byla schopna kompenzovat nárůst mzdových nákladů, tato vláda přenáší záměrně problém na koncové poskytovatele zdravotní péče. Díky úhradám DRG budou fakultní nemocnice a vysoce specializovaná centra stále v režimu reálné úhrady, ale ostatní, především menší zařízení často zřizovaná obcemi nebo vyššími územně samosprávnými celky, se budou ekonomicky propadat, a proto jsem se rozhodla i k tomuto tématu dnes vystoupit. Na jedné straně úspora zdrojů státního rozpočtu ve výši přibližně 14 miliard korun, o stejnou částku se ale sníží příjmy systému veřejného zdravotního pojištění. Znamená to úplné vyčerpání základního fondu zdravotního pojištění v letošním roce.

Za loňský rok skončily zdravotní pojišťovny s deficitem 14 miliard korun, pro letošní rok počítají zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven s deficitem ve výši přibližně 9,5 miliardy korun. Svaz zdravotních pojišťoven už varoval, že se prohloubí deficit zdravotního pojištění a bude třeba hledat úspory například na bonifikacích nebo v lékové politice. A já se ptám, to opravdu chceme?

Ve zdravotnictví a sociální službách to platí více než kde jinde. Covid je pro většinu lidí stále problém. Nemoc, trvalé následky a úmrtí to přece nikdo z nás nechce. Problém covid ovšem překrývá jiné problémy a umožňuje odvést pozornost. Politická reprezentace se vyměnila, ale kýžený výsledek se zatím dle mého názoru nedostavil. Stále se pohybujeme takzvaně ode zdi ke zdi a nevidím racionalitu a žádnou pomoc. Co tedy můžeme očekávat? Covid tu byl, je a bude zcela jistě do budoucna obrovský problém a budeme ho muset řešit. Ekonomická situace je složitá, místo rychlé pomoci a podpory ovšem vláda připravuje škrty. A co se děje dál? Zdravotnictví se má na úsporách podílet 14 miliardami, které se nedostanou do systému veřejného pojištění, a další miliony úspor v rámci rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Dle mého názoru je to až neuvěřitelné, nemyslitelné a dle mého názoru si do budoucna zaděláváme ještě na daleko větší problém. Mimochodem můj názor není ojedinělý. Předseda České lékařské komory doktor Milan Kubek odmítl snižování plateb za státní pojištěnce. Například v článku Naše zdravotnictví.

Systém veřejného zdravotního pojištění by tak měl letos získat na pojistném od státu o 14 miliard korun méně, než se předpokládalo, a zdravotnictví jako celek zhruba o 20 miliard korun méně. Dovoluji si připomenout, že právě zdravotnictví neslo největší tíhu zvládání pandemie nemoci covid19 a díky nasazení zdravotníků nemuselo dojít k úplnému zastavení ekonomiky. Přesto má být paradoxně právě zdravotnictví tím resortem, na který vládní škrty dopadají tvrdě. Není to spravedlivé, říká prezident České lékařské komory doktor Milan Kubek.

A právě nedostatečná výše této zástupné platby státu je hlavně příčinou dlouhodobých ekonomických problémů chronicky podfinancovaného českého zdravotnictví.

Česká lékařská komora uvedla v dopise čtyři konkrétní důvody, podle kterých snížení plateb za státního pojištěnce je neuvážené. A jaké jsou důvody, proč nesnižovat? Prvním důvodem je vysoká míra inflace, kvůli které rostou ceny energií, pohonných hmot, potravin, což podle České lékařské komory povede také k tlaku zaměstnanců na zvyšování platů a mezd.